Ten se skládá ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny.

za druhé stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Otevírám všeobecnou rozpravu k této věci. Nemám žádné písemné přihlášky. Nemám žádné přihlášky ze sálu, takže všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy?